A dodržujeme to, co jsme řekli v našich závazcích vůči fosilním palivům. Uhlí dnes 43 %, během 20 let 15 %.

Mimo jiné i proto s Ministerstvem pro životní prostředí připravujeme, už je hotova po dlouhé době diskutovaná takzvaná uhelná komise.

Investice.

Podstatné je to, že se z nich musí vybrat ty, které se budou realizovat, a ty, které máme šanci odfinancovat v příštích deseti letech. A přece všichni víme, že nemáme šanci je odfinancovat pouze ze státního rozpočtu, ani z evropských peněz. Proto dneska hledáme další, alternativní zdroje. Proto dneska aktivujeme zdroje na úrovni Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu.

Je to banka, která zde historicky odsuplovala docela správně podporu ve smyslu malých a středních podniků a živnostníků. A to bude i nadále dělat.

Tento zákon se nezrušil, tento zákon se zásadně změnil. Čili to, co jsem zde říkal v úvodu. Jinými slovy, podporujeme tím opět inovační růst. Protože to všechno je s tím spojeno.

Proto se finišuje s tím, aby se připravila rekodifikace stavebního práva. Proto se po dlouhé době začíná zcela měnit systém od digitalizace přes zásadní zjednodušení pro jakéhokoliv stavebníka, ať už stavebníka velkého, nebo malého. Na tom, věřím, že se shodnou rovněž takřka všichni. Trh práce. Nikoliv sám o sobě ten trh práce, ale situace, která je kritická. Pokud od toho odečteme přibližně 100 tisíc těch, kteří nepracují a pracovat nikdy nebudou, tak jsme v situaci, která tady historicky nikdy nebyla.

Máme tady celou řadu produktů, které prostě nedokážeme dostat do oblasti ať už umělé inteligence, nebo prostě jakéhokoliv 4.0 formátu. Takže nám nezbývá než zvyšovat podíl zahraničních pracovníků.

Všichni je znáte. Samozřejmě, že to neřeší na dlouhou dobu všechno.

Takže ten požadavek trhu, který byl v minimální výši 50 tisíc, byl naplněn. Pokud zde chceme udržet ten trend, který jsme si tady řekli ve smyslu inovací, ve smyslu vysoké přidané hodnoty, tak je to pochopitelně i o tom, že sem musíme dotáhnout talenty ze zahraničí, udržet tady naše lidi.

Vytváříme model, který se jmenuje práce s talenty, a získáváme talenty z celého světa. Pochopitelně získáváme je na dobré univerzity, získáváme je na dobrá výzkumná pracoviště, kterých mimo jiné máme přes stovku. A nejsou špatné, jsou dobré. Některé z nich patří mezi nejlepší na světě. To je to, na čem teď pracujeme. A pochopitelně můžeme to přerušit. Vzdělávání. Nechci zde hovořit o reformě vzdělávání.

A začít prostě připravovat studijní programy. Dneska si musíme říct, kde chceme být a v tu samou dobu musíme začít vytvářet nové studijní programy. Protože on musí ukázat tu budoucí situaci a na základě toho začít ty programy připravovat, ať už na úrovni středních škol, nebo vysokých škol. Když už jsme u těch středních škol.

Já tím jenom říkám to, že zde bude vytvořen kompletní základ včetně role krajů, včetně role státu, včetně role komor, svazů a všech ostatních.

Bude v oblasti umělé inteligence a její aplikace do materiálového inženýrství. Je to nejvýznamnější světová výzkumná organizace v oblasti aplikovaného výzkumu. Trošku moje doména. Já jsem byl ještě nedávno na jejich úrovni a tvrdě jsem kritizoval, co se nepodařilo, co by se mělo zlepšit. A je pravda, že máme toho hodně co zlepšovat. A my je máme, jsou připraveny. Malé jednotné inkasní místo. My tomu tak říkáme marketingově. Nebude to zde takzvané velké jednotné inkasní místo.

V příštím roce by to mělo být uvedeno v život. Ve stejný den a ve stejném období docela zásadním způsobem snižujeme všechny úkony v oblasti statistiky.

Podnikatelé tam všechno najdou, v novém rozhraní, rychle, pěkná grafika. A zavádíme tam nový sledovací systém, ať je to pro všechny férové. Takže každý bude moci vidět, co jsme slíbili, co se udělalo, co se neudělalo.